Já bych ke Generální inspekci bezpečnostních sborů také mohl hovořit dlouho. Jak se dokážou vsadit v restauraci o tom, že jsou schopni kohokoliv udělat, obviní jakéhokoliv policistu, toho v podstatě srazí na kolena.

Nikdy nikdo. Když už něco, tak ten člověk je povýšen. A byla zmíněna kauza, kterou jsme prověřovali v rámci reorganizace, respektive organizační změny v Policii České republiky při sloučení ÚOKFK a ÚOOZ. Takže odpovědnost nikdy nenese nikdo. Nenese odpovědnost ani ten, kdo zahájí trestní stíhání možná účelově. Ani ten soudce, který rozhoduje tak, jak rozhoduje, když třikrát čtyřikrát udělá nějaké rozhodnutí a vyšší soudní instance mu to vrací s pokyny a on je nerespektuje. A proto ten stav je takový, jaký je. A dokud s tím nikdo nic neudělá, tak ten stav takový také bude. Uvnitř policie, která se sice navenek tváří jako apolitická, ale apolitická není už hodně dlouho, protože každá z těchto stran, které zde sedí a byly u moci, má uvnitř své policisty, své lidi, kteří jsou ochotni za cokoliv, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu udělat cokoliv. A když pak ukončí svoji aktivní službu, tak se o ně také dokáže někdo dobře postarat.

Pokud tedy pominu, že ve veřejném prostoru už ta žádost zase běhá a je dostupná. Takže díky novinářům jsem se dočetl, nebo jsem viděl tu žádost. Nechci ji hodnotit po obsahové stránce, jestli jsou naplněny zákonné znaky skutkové podstaty daného trestného činu, objektivní stránka a nejčastěji zde zmiňovaná subjektivní stránka trestného činu zavinění. My máme pouze rozhodnout o tom, jestli naše dva kolegy poslance vydáme k trestnímu stíhání. Ono je to poškodí stejně tak, jako to poškodí v případě sdělení obvinění policistu, starostu obce, lékaře, kohokoliv jiného, kdo je víc znám, kdo je veřejně činný.

Pan poslanec Faltýnek hovořil o časové záležitosti. Neznám ten rozsudek, který on citoval, ale to potvrzuje to, co já říkám.

Takže my, pokud chceme do budoucna někdy něco měnit a řešit, musíme také vyžadovat odpovědnost toho, kdo nějaké jednání koná, a možná i s úmyslem někoho poškodit. Chápu pana poslance Faltýnka, že nám to chce zde říct, ale my to nejsme schopni posoudit. Protože my jsme to neviděli. A využijte svého práva. Až budete mít sdělení obvinění s těmito úkony, nebo s těmito námitkami, které jste řekl, tam určitě svůj prostor najdete. A pan poslanec Babiš řekl, že mu pan vyšetřovatel řekl: kdybyste nebyl politikem, kauzu Čapí hnízdo by nikdo nevyšetřoval. Asi máte svatou pravdu. Protože ono to tak někdy je, protože já se domnívám, že podobných kauz je zde v České republice několik, řekněme, možná desítek. Dokonce si dovolím říct, že ve svém blízkém okolí bych minimálně jednu dvě podobné kauzy také viděl. Ale ty kauzy nikdo nevyšetřuje, protože ten člověk za prvé nepřišlo údajné anonymní trestní oznámení a ten člověk není veřejně činná osoba. Je to možná vaše smůla, že jste šel do politiky a doběhla vás kauza stará deset let. Ale toto selektivní vybírání je ten samý příklad, jako když máte na sídlišti zákaz zastavení a v tom zákazu zastavení stojí deset nebo patnáct aut standardně, protože nemají kde stát. A vy si pořídíte nějaké lepší auto, stojíte v tom zákazu zastavení a jde kolem ten strážník nebo ten policista a tu jednu botičku, nebo tu jednu parkovačku šoupne za ten jeden jediný stěrač nebo na to jedno jediné vozidlo, selektivně. Samozřejmě můžete to vy tak vnímat. Já bych samozřejmě byl rád, pokud by Policie České republiky dokázala, pokud by toto měl být trestný čin a já samozřejmě ctím presumpci neviny, takže mluvím, pokud by to měl být trestný čin, a můžu si o tom myslet cokoliv z těch veřejně dostupných zdrojů, jestli to je, nebo není.

V případě toho špatně zaparkovaného auta je totiž jediná možnost, když byste nechtěl, aby tam dostával někdo tu parkovačku: můžete odstranit ten zákaz zastavení a udělat tam standardní parkoviště. To je nejrychlejší řešení. Tady bychom mohli říct, že zanikla trestnost, což už by mohlo být věcí státních zástupců.

Obviněný má právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, jež se mu kladou za vinu, k důkazům o nich získaných, ale není povinen vypovídat. Zkuste si, až budete někdy o tomto poučováni, na tuto větu vzpomenout a zkuste někdy přemýšlet o tom, co jsem zde řekl. Budu hlasovat pro vaše vydání, protože vaše kauza nesouvisí s výkonem vašeho mandátu. Ale přeji vám, abyste v případě, že prokážete svoji nevinu, dokázali také tak, jak to bylo dopřáno panu poslanci Svobodovi, očistit své jméno. A pokud budeme zde v Poslanecké sněmovně i příští volební období, zkuste se zamyslet nad tím a podpořit některé návrhy z dílny KSČM, které jsou dobré a mohou přispět k očištění této společnosti, toho stavu, který je tu za 27 let. Například nepromlčitelnost trestných činů z období velké privatizace. Například prokazování původu majetku nikoliv pouze zdaněním, ale kompletním zabavením takového majetku. Pokud chce někdo bojovat, tak musí bojovat nikoli pouze argumentačně a slovy zde v Poslanecké sněmovně, ale i zvednutím ruky pro konkrétní návrh, který tuto věc může změnit.